163.

Prosím o klid sněmovnu! Já udělám přestávku, jestli potřebujete.

Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 501/5. Ptám se pana ministra jako navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu a konstatuji, že mám do ní zatím tři přihlášky.